Děkuji. Pan ministr má zájem o reakci, prosím. Možná se otevírá malý prostor v Operačním programu Jan Amos Komenský, který možná bude navýšen nějakými přesuny nebudou to úplně zásadní prostředky, ale právě zacílení třeba na takovéhle aktivity by mohlo být prospěšné. Děkuji velmi a s další interpelací vystoupí paní poslankyně Ivana Mádlová. Připraví se pan poslanec Lubomír Wenzl. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, součástí konsolidačního balíčku je zvýšení DPH u celé řady služeb a výrobků.

Já jsem se chtěla zeptat, jestli máte představu, kolik by to mělo přinést do státního rozpočtu?

Existuje nepochybně vysoké riziko, že dieta bude porušována a bude s tím souviset výskyt komplikací. Chci se zeptat, jestli uvažujete o nějaké kompenzaci? Budete třeba jednat se zdravotními pojišťovnami?

Kdysi poslanec Hovorka, který byl v Poslanecké sněmovně, byl ten, který se snažil některé kroky prosadit.

To znamená, hledáme jinou cestu a tu cestu hledáme dvojím směrem. První směr je, že Ministerstvo zdravotnictví chystá balíček v systému veřejného zdravotního pojištění, a já pevně věřím, že v příštím roce představíme ten balíček i formou jakési legislativní úpravy, jehož součástí bude i příspěvek pro osoby s celiakií hrazený z veřejného zdravotního pojištění, ale pozor, přímo ze základního fondu zdravotních pojišťoven, tedy ne ten, který je dneska, kdy se musí žádat z Fondu prevence. Současně samozřejmě budeme diskutovat, a já doufám, že všichni naši kolegové, ve správních radách, aby se příspěvek z Fondu prevence navýšil po přechodné období tak, aby kryl řekněme ty zvýšené náklady.

K tomu balíčku bych si ale dovolil dvě poznámky. A co se zdravotnictví týče, je potřeba si říct, že velká suma toho, co byla v patnáctce, jde dneska do dvanáctky.

Děkuju za odpověď, zejména za to, že se pracuje na nějakém balíčku, protože v současné době skutečně je to tak, že ne všechny zdravotní pojišťovny z Fondu prevence hradí, navíc je to v různé výši omezeno věkem a podobně, a je tedy potřeba skutečně pracovat na nějaké variantě, kdy se jim to bude kompenzovat v podstatě závazně, protože jak jste říkal, že se to dá z toho základního fondu nějakým způsobem, nevím jak, to samozřejmě vy na tom pracujete a budu za to ráda, protože opravdu ty potraviny jsou extrémně drahé.

A tady bych chtěl upozornit, že to můžou být někdy věci, které si neuvědomují ti rodiče.